Což samozřejmě ve spoustě případů může hrát roli a občanovi usnadnit život, protože dneska je prostě u spousty věcí složité se prokázat, že já mám třeba potřebnou kvalifikaci, certifikaci nebo oprávnění.

To znamená Ministerstvo financí dlouhodobě ovládané hnutím ANO, kde dokonce v mezirezortu Ministerstvo financí napsalo, že by se od principu základních registrů mělo ustoupit. A pak je tu Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde už jsme se setkali tady u reformy důchodů, že nám bylo řečeno, jak smíme a nesmíme hlasovat, jak máme určovat hranice, protože prostě informační systém to neumí. A tohle, to že na to není vláda vlastně připravena, je jenom průvodní jev těch dalších problémů. Že ta situace je špatná a je potřeba na tom začít pracovat a přestat se vymlouvat. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci Profantovi vaším prostřednictvím, že se toho vysvětlování ujal.

Stejně tak nemám přihlášek do rozpravy. Takže pokud se nikdo nehlásí, tak budu nucen rozpravu ukončit. Takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele, či zpravodaje.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zde zazněl v obecné rozpravě od pana poslance Kupky. Já vás tedy odhlásím. Prosím, přihlaste se znova svými kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat... Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti zamítnutí?

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Tedy nebyl přijat. Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru pokud zde nejsou nějaké námitky proti hlasování.

Kdo je proti přikázání?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, nebo výborům k projednání? Nikoho nevidím. Budeme pokračovat.